Děkuji, pane místopředsedo. Já se obracím na nepřítomného premiéra v podstatě s žádostí nebo prosbou, aby učinil nějaký zásah ze své moci.

Druhým důležitým důvodem pro ukončení je požadavek vlády na snížení, tříprocentní snížení zaměstnanců. Tím pádem by došlo k propuštění třiceti lidí, kteří pečují o příslušníky bezpečnostních sborů.

Děkuji za písemnou odpověď.

I další interpelace propadá. A nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.

Ano, děkuji.

Ještě jednou pěkné odpoledne.

Stihl jsem, děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji mockrát za dotaz.

To znamená, máme přibližně tři čtyři roky času na to, aby se zahájil ten proces. Ten proces znamená to, že to vláda musí přijmout jako usnesení, a zahájí se veškeré přípravné práce, což je nesmírně náročné, a v danou chvíli by nám to způsobilo určité komplikace, kdybychom dělali současně Dukovany i současně Temelín.